Aniž by to skutečně bylo nezbytně nutné. To, že mají pojišťovny rezervy, je tak jako u každé pojišťovny nejen povinnost, ale také naprostá nutnost, jelikož nikdo netuší, s čím se kdy bude zdravotnictví potýkat a jaké náklady si to vyžádá.

To už není nezodpovědnost, to je skutečný kriminální zločin.

Prosím nezhoršujte zdravotní péči pro naše občany, protože už teď je zdravotní péče pro mnoho občanů těžko dostupná. Možná si tady někdo z vás, z poslanců pětikoalice, máte na to samozřejmě z platů, abyste si platili třeba privátní zařízení nebo nějakou nadstandardní péči, ale my tady bojujeme za ty občany, za ty běžné občany České republiky.

Ne, tak vidím, pan poslanec Marek Výborný, takže pane poslanče, máte slovo. Prosím. Pane místopředsedo, já bych si dovolil dát, vaším prostřednictvím, nyní procedurálně hlasovat podle § 59 jednacího řádu odst. 1 a 2, aby se u tohoto bodu rozprava zkrátila na dobu deseti minut a aby každý poslanec mohl vystoupit maximálně dvakrát. Děkuji. Také eviduji žádost o vaše odhlášení. Tedy vás všechny odhlásím... odhlásím vás a požádám, abyste se přihlásili svými kartami.

Zopakuji návrh, o kterém dám hlasovat.

Ještě přečtu omluvy.

Víme. V tom případě prosím, pane poslanče. Pane předsedající, já dávám návrh, nebo námitku na postup, na ten váš postup toho předsedajícího. Já nevím, je toto bezprostředně?

Děkuji pěkně. Dám hlasovat bezprostředně bez rozpravy s tím, že konstatuji, že jsem čekal i na poslance opozičních stran, aby se mohli dostat do sálu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro námitku proti postupu předsedajícího? Kdo je proti?

Tento návrh byl zamítnut.

Kdo je proti tomuto návrhu?